Hezký den všem, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Jde o omluvu pana poslance Pavla Svobody na dnešní den z důvodu nemoci.

Nyní tedy poprosím s přednostním právem pana ministra Bartoše. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji za slovo po této pauze. Já jsem se hlásil do té debaty, ale pak jsem si vlastně spíše zapisoval, co zaznívalo v jednotlivých faktických připomínkách. Já bych vaším prostřednictvím, paní předsedající, jenom chtěl nejdřív krátce k tomu, co zaznělo od pana předsedy klubu SPD Fialy. Když jsme v minulém volebním období vyjednávali na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj i ve skupině opozičních poslanců stavební zákon, tak bych chtěl říct, že tam byli přítomni i zástupci SPD.

Tak u jeho projednávání samozřejmě byli i v těch řekněme pracovních skupinách zástupci SPD a byl projednáván.